Další záležitost je otázka zákona o zadávání veřejných zakázek, lhůt, které je potřeba využívat, lhůt na oznámení vypsání veřejné zakázky, která trvá měsíc, následně lhůty na podání nabídek 59 dní, vyhodnocení. Je to záležitost i hodnoticích komisí, kdy členové hodnoticích komisí dnes musí mít prověrku na stupeň tajné a tím se počet členů hodnoticích komisí výrazným způsobem omezuje.

Tolik jenom na doplnění, aby bylo patrné, kde máme největší příčiny. Není to nečinnost fondů, není to nečinnost Ředitelství silnic a dálnic a ostatních organizací, ale skutečně devadesát procent těchto problémů je v oblasti legislativy, kterou jsme zdědili z minulých období. Kdo dál do rozpravy? Přistoupíme k rozpravě podrobné.

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky schvaluje Výroční zprávu o činnosti a účetní uzávěrku Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2013 dle sněmovního tisku 159. Předpokládám, že není zájem o závěrečná slova. Přistoupíme tedy k hlasování.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Děkuji panu ministrovi, děkuji zpravodaji a budeme pokračovat. Pana ministra požádám, aby ještě zůstal u stolku zpravodajů, protože i další bod bude jeho.